Nechci tu dlouho mluvit, co se stalo v naší zemi za posledních 25 let. Je jasné, že v nadcházejících volbách stojí naše hnutí proti tomuto systému.

Já se k tomu už dál veřejně vyjadřovat nebudu. Nemůžu ovlivňovat orgány činné v trestním řízení. Takže samozřejmě, znovu opakuji, že je to skutečně o volbách.

Takže samozřejmě je to na vás. Je to na vás, jak se k tomu postavíte. Ale podstata je v tom, že je jasné, že budu vydán. Já s tím problém nemám.

Oni budou mít poslední slovo. A já budu bojovat.

A taky se mě nezbavíte! Takže určitě mě klidně vydejte a já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo. Děkuju za pozornost. Děkuji, dalším přihlášeným je pan poslanec Faltýnek a připraví se pan předseda Kalousek. Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nebudu tak dlouhý jako náš pan předseda, budu podstatně stručnější, nicméně než začnu ten svůj projev, který jsem si včera večer připravil, tak bych měl jednu prosbu zejména na Českou televizi, aby pokud možno ve svých reportážích a informacích informovala objektivně. Výborně, děkuji, pane starosto. Já mám totiž jednu osobní zkušenost z minulého týdne, v den, kdy zasedal mandátový a imunitní výbor a já jsem se tam šel obhajovat nebo na nějakou debatu, tak celý den v České televizi běžela informace minimálně třikrát až pětkrát, nevím přesně, že Jaroslav Faltýnek byl členem orgánů společnosti farma Čapí hnízdo. Už jsem to říkal několikrát, prosím ty redaktory, aby se podívali do obchodního rejstříku, já jsem opravdu nikdy v této společnosti v orgánech neseděl. Ale to není podstatné. Já jenom touto formou prosím, aby naše veřejnoprávní Česká televize aspoň sem tam informovala objektivně. Nyní tedy k té konkrétní věci. Měl jsem vlastně poprvé možnost se seznámit s obsahem policejní žádosti minulý týden v úterý, kdy jsem tam byl se svým právním zástupcem, a tam jsem si vlastně poprvé přečetl příběh, přestože mi to nabízeli reportéři České televize už před 14 dny, tak jsem si tam přečetl příběh, jehož mám být já vlastně jedním z hlavních aktérů.

A podle mého názoru je to kompilát událostí, které se sice před deseti lety odehrály, ale probíhaly trošku jinak. Množství z těch věcí jsem si už nepamatoval, samozřejmě, po těch deseti letech, ale při přečtení žádosti jsem si vše postupně vybavoval. Takže dámy a pánové, po prostudování té policejní žádosti a po konzultaci s kolegy jsem dospěl k závěru, že jak předseda Andrej Babiš, tak já a s námi i celé hnutí ANO čelíme vlastně bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění parlamentních voleb za pomoci policejních orgánů. Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody? Za druhé. A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš.

Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my jako hnutí ANO po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. To je také náhoda? Za třetí. Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a omlouvám se za ten výraz úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta uváděná v žádosti ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda? A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení.